Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikdo další se také nehlásí. Rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy včetně stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Pokud vím, ty načteny nebyly.

Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.50. Za šesté, návrh B2.

Tam se bude hlasovat návrh C3.

Za desáté, návrh E.

A nakonec budeme, za šestnácté, hlasovat o návrhu zákona jako celku. Děkuji. To byl návrh procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 316. Návrh procedury jsme přijali a můžeme podle ní nyní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. A nyní bych vás rád provedl pozměňovacími návrhy. U každého pozměňovacího návrhu přečtu body, o kterých hlasujeme, kdo ho předložil, čeho se stručně týká a jaké je stanovisko garančního výboru.

Jde o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, rozsáhlý návrh garančního výboru vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, jehož hlavní částí je vypuštění problematiky družstev, která bude projednána samostatně v rámci sněmovního tisku 411. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Paní ministryně? Prosím o zapnutí mikrofonu. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pojem kapitálové společnosti nebo družstva se nahrazuje slovy obchodní korporace. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tedy připomínám, že jsme schválili vypuštění té problematiky družstev. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 319. Přihlášeno 160 poslanců, pro nebyl nikdo, proti 143. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu B1.

Garanční výbor k této záležitosti nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 320. Návrh byl přijat.

Návrh B2 je pozměňovací návrh pana poslance Feriho, který se týká vypuštění věty třetí z paragrafu 8 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích, která se týká procesu uzavření společenské smlouvy, kterou se zakládá družstvo. Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?